Jinými slovy, že by se sundal svršek a použily by se třeba na jiné účely, jako cyklostezky, s možností tam tu trať potom dodat. Ale vždycky je to velké téma a vždycky se najde někdo, kdo tam takovéto věci chce.

Já bych rád, abychom se podívali, jak to dělají v zahraničí. A souhlasím s tím, že bychom se měli i zbavit takových těch velkých skladových prostor, budov, které jsou ošklivé, které kolem těch nádraží vypadají špatně. Takže do budoucna jsem říkal, že chci opravdu vidět, že v místě, kudy půjde trať, tak si musí SŽDC vyhodnotit, zdali tam bude potřeba obsluha, zdali tam ta nádražní budova, která tradičně je, anebo další nádražní budovy, jestli má nějaké rozumné využití.

To je to, že podle zákona o dráhách nebo o SŽDC je potřeba, aby se zcizování majetku schvalovalo vládou, a dokonce jednotlivě, to znamená po jménech. Takže ta procedura je hrozně složitá pro malé kousky. Na druhé straně občas, a to musím přiznat, ani tento princip neopravňuje, nebo neodůvodňuje, že některé věci trvají léta. Tam je potřeba s tím něco udělat.

Tak to je všechno, co jsem si zapamatoval. Doufám, že jsem zareagoval na všechny věci, a jsem připraven přijmout i do té pracovní skupiny víc lidí, kteří by měli chuť se do toho, do té politické debaty, zapojit. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Také děkuji za možnost, kterou mi pan předseda Stanjura dal tím, že podal tuto interpelaci.

On zmiňoval Rakousko.

Zdali se tedy zvažuje, že by bylo i na jih plánováno vedení takové vysokorychlostní trati.

Čili, pane ministře, zdali plánujete nějakou vysokorychlostní trať také směrem na jih.

Děkuji. Pan ministr se hlásí do rozpravy.

Děkuji.

Probíhá tam další stavba, která by měla vlastně tu rychlost dodržet. Při včerejším jednání s panem ministrem Hoferem on mi sdělil, že Rakousko vyřadilo ze svého plánu, nebo že pozastavilo jejich modernizaci trati na rakouské straně směrem z Lince na České Budějovice z důvodu finančních prostředků, že jich neměli dostatek.

Když budeme mít na naší straně 160 a oni 160, tak si myslím, že ty cestovní rychlosti z Prahy do Lince by byly velmi zajímavé i při této rychlosti.